Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Kolega Koníček mi tady právě před chvilkou trošku vzal téma, protože během vystoupení pana premiéra Sobotky na základě právě jeho odkázání na web Úřadu vlády, když jsem posílal písemnou interpelaci, na kterou jste mi, pane premiére, odpověděl, tak jste mě vždy odkazoval i v dalších potom ústních interpelacích na tento web.

Nemohu souhlasit s tímto vaším tvrzením. Fakta na webu Úřadu vlády hovoří jinak.

Je to správné, ptám se, pane premiére, že takto vláda sama ukazuje, jak zákony není nutno dodržovat, termíny v nich stanovené a lhůty? Co si o tom potom mají myslet občané, když v jiných případech jsou sankcionováni za maličkosti a vláda toto nedodržuje? Přednedávnem vyšla zpráva Českého statistického úřadu, který jasně konstatoval to, co již v minulém volebním období, kdy vy jste byli opozicí, jste správně připomínkovali a argumentovali, že ocenění majetku církve nemovitostí a pozemků bylo nadhodnoceno, nebylo použito stejné ocenění jako v jiných restitučních případech.

Vláda bude tento rozpor dále akceptovat, že ocenění majetku bylo poněkud nadhodnoceno? Očekávám, že na webu Úřadu vlády, na který jste se několikrát odvolával a mě na něj odkazoval, informace tedy budou běžně dostupné, a chtěl bych od vás odpověď na tyto otázky, které jsem právě sdělil.

A druhý dotaz spočívá v tom, že evidentní rozpor v ocenění majetku, který potvrdil Český statistický úřad, jestli tato vláda, když vy nyní nejste v opozici, správně jste to tenkrát kritizovali, ale jste vládní stranou, jestli budete akceptovat, nebo ne. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, pan premiér se sice posunul ve svém výkladu, ale já mám dojem, že znovu prokazuje, že před volbami v roce 2013 byl buď naivní, nebo ne zcela upřímný, když okázale sliboval pohnout s tzv. církevními restitucemi. Mám dokonce pocit, že jeho dnešní zájem na případných korekcích či vnesení pořádku do tak ožehavé záležitosti je téměř nulový. Nic na tom nemění jeho ucelená retrospektiva, kterou tady před chvílí prezentoval a kterou vlastně všichni dobře známe.

Kvůli církevním restitucím se už dokonce před soudy absurdně tedy perou i dvě organizace státu Státní pozemkový úřad, který rozhoduje o vydání, a Lesy České republiky, jež spravují nárokové pozemky. Zdrženlivost Lesů České republiky nepřipisují však mnozí komentátoři nějaké hamižnosti, prý se jen kryjí, aby jejich eventuální nadstandardní vstřícnost nebyla jednou označena za nehorázné poškozování státu. A premiér Sobotka na půdě parlamentu buď doposud mlčel, anebo, a to mám ten pocit z dnešního vystoupení, přece jenom stále ještě mlží. Ani se mně nechce věřit, že zastává funkci šéfa vládního výboru dohlížejícího na průběh vracení majetku církvím. Nejspíš si vzal příklad z lidoveckého ministra zemědělství, pod kterého spadají Lesy České republiky i Státní pozemkový úřad.

Tejcovi se vůbec nelíbí to, že Lesy České republiky spadají pod Ministerstvo zemědělství vedené místopředsedou KDUČSL Marianem Jurečkou, mají monopol na kontrolu vydávání majetku církvím. Za nerozumné považuje i to, že Lesy České republiky jsou jediným, kdo může u soudu rozporovat rozhodnutí Státního pozemkového úřadu vydat či nevydat ve správním řízení údajný církevní majetek. Tejc dokonce navrhuje, aby možnost podat opravnou žalobu k soudu měl i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jenž spadá pod Ministerstvo financí. K podání tohoto návrhu jej prý vedla personální politika na Státním pozemkovém úřadu a také podezření, že ministerstvo vedené zástupcem KDUČSL nemusí mít velký zájem, aby byly podávány žaloby, u nichž chce, aby se dvouměsíční lhůta na podání prodloužila na šest měsíců.